Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví. Já se táži, zda má někdo jiný návrh.

Nic víc. Ano, omlouvám se. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Paní místopředsedkyně, prosím dovolte, abych vůči vám vyslovil zdvořilý dotaz. Byla byste prosím ochotna přijmout pozici čestné místopředsedkyně Sněmovny se zachováním všech požitků s vyloučením povinnosti řídit schůzi Poslanecké sněmovny? . Pokud byste takovou funkci byla ochotna přijmout, já velmi rád zpracuji urychlenou novelu jednacího řádu, všem by nám to pomohlo v naší práci. Ale to není výjimka, vy prostě tu Sněmovnu nejste schopna řídit. Vy to opakovaně demonstrujete. Já vás moc prosím, abyste se nad mým návrhem zamyslela. Pro nás všechny je čest, když nás reprezentujete jako naše místopředsedkyně, ale nikdo z nás není schopen vydržet, když tu schůzi řídíte.

Nezpochybňuji hlasování, ale jenom pro stejnozáznam.